Hezké dopoledne. Prosím pana poslance Zahradníka s faktickou.

A nemůžeme si sami sobě dělat problémy.

Děkuji za slovo.

Já jenom v rychlosti.

A teď to nebudu sčítat, ty jednotlivé výkony.

Tam je třeba hledat tu příčinu. Zmiňoval tady někdo Německo.

Žádné další faktické poznámky nemám, takže prosím pana poslance Munzara, který je řádně přihlášen.

Děkuji. Pan předseda Sněmovny neodmazal vaše jméno.

Vážené dámy, vážení pánové, chtěla bych reagovat na svoje předřečníky, ale pouze krátce.

Já bych ráda na to reagovala faktickými čísly, která byla zveřejněna ve zprávě o stavu životního prostředí, v poslední zprávě, kterou zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí.

Opravdu to nelze bagatelizovat. Pak bych jenom ještě krátce reagovala na tady nějaké poznámky o tmě v Čechách. Nám opravdu jako tma nehrozí. Určitě ne. Takže to byly dvě reakce. A třetí věc, kterou bych vám chtěla říct a s kterou bych se chtěla podělit. Já obecně vůbec nemám nic proti výjimkám.

Proto výjimky vlastně existují.

A myslím, že v mnoha případech určitě to opodstatnění těch výjimek je diskutabilní.

Některé země, a byla mezi nimi i Česká republika, si v Bruselu vymohly, že pro některé znečišťovatele na jejich území budou nové limity platit až od roku 2020, tedy se čtyřletým zpožděním.